Například: Údaje potřebné k posuzování zdravotního stavu a k činnostem odstavců 1 až 9 se vedou v informačním systému o posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních agend. Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních agend. Tento informační systém má být součástí jednotného informačního systému, ne už ani součástí ministerstva. Položil jsem paní ministryni několik konkrétních dotazů. Které systémy a které subsystémy padají do tohoto jednotného systému?

Ptal jsem se, proč to neřešili ve vládním návrhu zákona a proč to řeší až poslaneckým návrhem. A já jsem ho vyzval a požádal, aby to nedělal.